Primárně se o tu munici musí postarat ti, kdo ji vlastní, a současně je jasné, že to skladování v Květné pro ně nebude bezplatné. Budou se muset podílet na úhradě nákladů a budou muset zaplatit za skladování této munice v tomto areálu, což je pro ně současně motivace k tomu, aby si tuto munici poté také odvezli, jakmile budou mít zajištěno její bezpečné skladování. Čili pokud jde o konkrétní případ ve Slatině, je to součást naší systémové snahy zkontrolovat všechny sklady munice a výbušnin v České republice a zajistit, že tam budou dodržovány všechny režimy, které předkládá stávající zákon. A samozřejmě až zákon zpřísníme, tak ta kontrolní činnost bude pokračovat. Děkuji a táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Nechce, děkuji. Prosím tedy dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Hovorka, aby přednesl svou interpelaci na pana premiéra. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Toto memorandum si klade za cíl zajistit stabilní financování zdravotních služeb a udržet sociální a zdravotní postavení stávajících i bývalých zaměstnanců významných průmyslových podniků v systému veřejného zdravotního pojištění. Autoři memoranda zdůrazňují potřebu zajištění zdravotních služeb jako nejvýznamnějšího pilíře sociálního smíru, který vyžaduje včasné a nadčasové řešení, které by mělo předejít nevratným politickým rozhodnutím, která mohou utlumit systém více zdravotních pojišťoven, např. vytvoření superpojišťovny z VZP, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny. Proto se zúčastněné strany rozhodly prosadit záměr na vybudování silné a finančně stabilní zdravotní pojišťovny a připravit projekt sloučení dotčených zdravotních pojišťoven zde zřejmě byla na mysli Česká průmyslová zdravotní pojišťovna s Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou, s cílem zajistit sloučení nejpozději do konce roku 2015.

Prosím pana premiéra o odpověď.

Mé informace, které v této věci mám, jsou obdobné jako vaše. Hejtmani obou krajů se distancovali od toho, že by kdykoli takovéto memorandum podepsali. Podle všeho se od toho distancuje také Revírní bratrská pokladna, a je tedy evidentní, že se jednalo o to, že memorandum bylo připraveno bez jejich vědomí. Podle všeho také OKD, které bylo iniciátorem tohoto procesu, nakonec svůj záměr zřejmě odložilo.

Jedná se o řízení, které podléhá obecné právní úpravě správního řádu. Samozřejmě z tohoto důvodu také není možné do tohoto řízení zasahovat. K vydání rozhodnutí o sloučení je příslušné Ministerstvo zdravotnictví a v průběhu řízení se musí vypořádat se všemi skutečnostmi uvedenými účastníky a důvody udělení či neudělení povolení, řádně vysvětlit odůvodnění tohoto rozhodnutí. V případě, že by sloučení obou pojišťoven nebylo v souladu s podmínkami, které jsou pojišťovny povinny splnit Ministerstvo zdravotnictví podmínky povinně přezkoumává byla by taková skutečnost zohledněna a povolení by nebylo uděleno. Já jsem si také vyžádal vyjádření Ministerstva financí, které k obdobnému dotazu už uvedlo, že případné sloučení těchto dvou pojišťoven nepodporuje. Čili v tuto chvíli nevidím na straně státní správy argumenty i důvody pro to, proč by státní správa měla sloučení zdravotních pojišťoven, které jste popsal, podporovat. Děkuji. Táži se pana poslance... Nechce položit doplňující otázku. Prosím tedy dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Velmi pěkně děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem musel teď trošinku zkorigovat tu otázku, protože už v interpelaci kolegy Karamazova byly některé věci kroků vlády ve vztahu k muničním skladům vysvětleny. Ale přes to všechno si myslím, že Vrbětice jsou naprosto specifickým případem, který byl i tady v Poslanecké sněmovně několikrát diskutován jak v oblasti krizového plánu, tak v oblasti nasazování jednotek, v oblasti příčin té samotné mimořádné události. Vrbětice jsou neustále místem činu, kde probíhá šetření, jsou ve stavu, který nepředstavuje normální život v této oblasti.

Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Vážený pane poslanče, velmi stručně. Možná ještě některé informace, které zatím nezazněly v průběhu dnešních interpelací.

Tady tedy pokračuje vláda v plnění svého závazku ochránit zdraví a životy občanů a vyčistit celý areál muničního skladu. Peníze jsou určeny především na mzdy hasičů, policistů a další výdaje při vyklízení muničních areálů a rovněž na ostrahu objektu. Tady nezbývá než si povzdechnout nad tím, že v minulosti státní správa umožnila takovouto kumulaci munice v areálu ve Vrběticích, protože náklady, které jsou nyní spojeny s řešením této situace, budou značné a budou nepochybně dosahovat bohužel nikoliv desítek milionů korun, ale v celkovém součtu pravděpodobně několika set milionů korun, které bude muset stát vynaložit v souvislosti s řešením výbuchů, ke kterým došlo ve Vrběticích.